Ale možná je to i třeba tím, že chcete snížit nezaměstnanost a našli jste třeba i způsob řešení nezaměstnanosti tímto stylem. Děkuji vám předem za odpověď. Já děkuji paní poslankyni Fischerové. Prosím, pane poslanče.

Děkuji panu poslanci Váchovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych vás upozornila na závažný nedostatek státního rozpočtu. Problém spočívá ve schválené Dohodě o partnerství mezi Českou republikou a Evropskou unií.

Ostatních 40 tis. kulturních památek nebude z peněz Evropské unie podporováno. Proto je nutné řešit obnovu těchto památek z národních zdrojů. Není třeba vytvářet žádné nové programy, ale posílit programy stávající, které se každoročním snižováním výdajů dostaly až na samou hranici smysluplné existence.

Tento svůj návrh jsem předložila v rozpočtovém výboru a ten ho podpořil. Tímto bych ráda všem kolegům, kteří tak učinili, poděkovala a ostatní bych chtěla poprosit, zda by ve třetím čtení tento můj návrh podpořili, protože se domnívám, že jsme národem kulturním a každý kulturní národ by měl podporovat obnovu kulturních památek, a ne se k nim obracet zády. Předem děkuji. Děkuji paní poslankyni Kovářové. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl přednést pozměňovací návrh, který se týká kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejdříve podám vysvětlení proč, a teprve potom přednesu pozměňovací návrh.

Má dojít v podstatě touto vyhláškou ke zdražení technických norem a přístupů k databázi tohoto úřadu o 100 %. Na webových stránkách úřadu je sdělena tato informace, která se týká změny cenové vyhlášky pro prodej českých technických norem. Zde je uvedeno: